Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Návrh F2 bude předmětem dalšího hlasování a zde opět návrh pana kolegy Chvojky o vypuštění omezení práva na podíl na zisku. Stanovisko pana ministra?

Návrh nebyl přijat. Děkuji.

Pokud se týká doporučení ústavněprávního výboru, tak musím konstatovat, že v tomto ústavněprávní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o předloženém návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato. Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat.

Je to návrh pana kolegy Chvojky o vypuštění omezení vrcholného veřejného funkcionáře, který nemá podíl na zisku atd. Pokud se týká ústavněprávního výboru, tak F3 až F6 ústavněprávní výbor doporučuje. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Pokračujeme v proceduře.

Vysvětleno a postupovali jsme v pořádku.

Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní tedy pokračujeme okruhem hlasování ve věcné náplni § 4c.

Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pokud se týká F2, to je návrh pana kolegy Chvojky vypuštění omezení práva na podíl na zisku.

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Děkuji.